Ty opravdu patří potom třeba na doprojednání na úrovni vlády.

A poprosím, kolegyně a kolegové, o ztišení v sále.

A je to pořád nepochopení. Pane ministře Jurečko, my jsme vloni rozhodli, schválili předčasné důchody pro integrovaný záchranný systém.

Prostě mělo to hlavu a patu.

To jsou všelijací hutníci, těžce pracující lidé, je to nesystémové a zkracuje to těm záchranářům minimálně ten nárok o dva a půl roku. Tak to prostě je. Tady jsme to mohli opravit. Tak jestli se tady dneska mohlo něco potkat, tak je to přesně tohleto. Děkuju. Nyní je přihlášena s faktickou paní poslankyně Pastuchová. A ještě jednou vás požádám, kolegyně, kolegové, o ztišení.

Takže tím jste tady odpověděl na to, že to připravujete v úplně jiné formě pro ty záchranáře, a těch pět let za těch dvacet let to nebude.

Bude to tam? Bude tam pět, až pět let za dvacet let, nebo ne? Děkuji. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil. Milí záchranáři, slyšeli jste to? Slyšeli jste to.

Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Tak ještě jednou, pane ministře.